Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Určitě nebudeme podporovat pozměňovací návrh, který byl načten panem Gazdíkem.

Děkuji.

Je zájem o závěrečná slova? Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko. Děkuji za slovo.

Navrženo je hlasování o celkově sedmnácti bodech, po kterém by mělo následovat hlasování o zákoně jako celku. Po poradě s legislativním odborem ještě navrhuji rozdělit hlasování o pozměňovacím návrhu A25, tedy bod 17 procedury, na dvě samostatné části. V první části bychom hlasovali o § 65 odst. 1, který zní: